Další čtyři státy Slovensko, Bulharsko, Litva a Malta se při hlasování zdržely. Ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan tak učinil bez jakéhokoliv předchozího projednávání této věci ve Sněmovně anebo s opozicí a svým hlasováním zásadně poškodil národní zájmy České republiky. Lze to nazvat bez nadsázky i národní zradou a Fialovu vládu lze nazvat kolaborační vládou.

Zastáváme názor, my v SPD, že solidarita přece nemůže být povinná, ale pouze a výhradně dobrovolná. V opačném případě se jedná o vynucený diktát a ztrátu suverenity. Povinné přijímání ilegálních imigrantů naši zemi nevratně poškodí bezpečnostně, civilizačně, ekonomicky i jinak. Zároveň to tady ale navrhujeme i jako mimořádný bod dnes, protože to téma je opravdu mimořádně závažné. Zároveň požadujeme obnovení ochrany našich státních hranic a dlouhodobě navrhujeme přijetí zákona o referendu včetně referenda o vystoupení z EU, který nám však jak vládní pětikoalice, tak hnutí ANO, dlouhodobě odmítají tady prohlasovat.

Takže je úplně mimo, vedle jak ta jedle.

Vždyť je to v podstatě to, co my tady říkáme.

Malta, která sama má problémy s tou migrační vlnou, logicky, sama to nepodpořila, takže to je potřeba se na to zase podívat i z tohoto pohledu.

Samozřejmě plně podporujeme vyhlášení hlasování o nedůvěře vládě.

Takže toto je bod číslo 1 za nás.

Teď bych tento svůj návrh zdůvodnil.

Tento dokument je i nadbytečný, protože český právní řád umožňuje dostatečnou ochranu žen i stíhání a trestání veškerých násilných činů, o kterých se v úmluvě hovoří. Samozřejmě nic nebrání tomu v případě, že bychom chtěli zpřísňovat tresty, abychom tady na národní úrovni přijali novelu legislativy a případně legislativu zpřísnili.

Můžu poprosit ještě o klid? Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím ještě jednou o klid. Děkuji. Prosím, pokračujte.

Je proto i útokem na křesťanské společenské hodnoty a tradiční rodinu. Jednalo by se o dalekosáhlou a závaznou nadstátní právní regulaci přinášející pro Českou republiku nebezpečí finančních i jiných sankcí ze strany mezinárodních soudů, která navíc přiznává rozsáhlé kompetence nadnárodním kontrolním orgánům, takzvané skupině GREVIO, jejíž představitelé by nepodléhali české jurisdikci.

Oproti tomu právě tady jsou poslanci vládní koalice, například ODS, kteří to prosazují, takže to je samozřejmě špatně.

Máme to dostatečně ošetřeno v českém právním řádu.